Pan poslanec Mihola. Děkuji za slovo. Musím alespoň krátce reagovat na slova kolegyně. Já paní poslankyni nechci upírat ani její názor ani její dojmy. Možná bych se zeptal, v kolika těchto zařízeních se byla podívat a jak opravdu podrobný obraz o těchto alternativních zařízeních má. Tady je několik věcí potřeba zdůraznit.

Já se s tím ztotožňuji. Já jsem mnohokrát upozorňoval a nejen určitě já.

Ale zřejmě tady chyběla vůle.

Mnohé věci neříkám, že není snaha řešit nebo že se nezačaly řešit. Ale bohužel v České republice se mnoho věcí řeší hodně dlouho a někdy skoro bez výsledku.

Ale to by člověk poznal, právě kdyby se tam mezi ně vypravil. A jinak vítám, že dochází k té komunikaci nebo diskusi mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací lesních mateřských škol a dalšími těmito alternativními předškolními vzdělávacími subjekty. Čili já vnímám, že teď je podstatné řešit situaci právě touto novelou. Děkuji. Paní zpravodajka se hlásí do rozpravy.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Tak to už bych nosil dříví do lesa. A také tyto alternativy samozřejmě podporujeme. A s další faktickou pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji. Já budu velmi stručný. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Faktickou. Prosím.

Ale já bych moc prosil a je úplně jedno, který kolega to říká.

Opravdu zkuste vyjít někdy do praxe říkám to jako učitel s dvacetiletou praxí, který si opravdu dává za úkol srovnávat to podle praktického poznání, nikoliv jenom od zeleného stolu nebo odjinud. Ale opravdu, nebuďme nespravedliví. Protože určitě i vy sami ze svých školních nebo předškolních let víte, že ne všechny školky, školy a další zařízení fungovaly tak ideálně, abychom mohli takovéto klišé používat.